Vlastně stát neumí sám prostřednictvím soudů a tak dále vymáhat. Ale nicméně my těm lidem dáme peníze, když matka nebude platit otci peníze, tak potom stát to zaplatí, a následně jste řekla, že to bude vymáhat.

Toto nemůže být, takhle to nefunguje. Tady prostě je něco špatně. Buď máme špatný stát, nebo máme špatné soudy, nebo máme něco špatně, ale to prostě nejde.

Prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Já si dovolím také reagovat na úvodní slovo paní ministryně. Jestli jsem vás dobře poslouchal, tak jste řekla, že trestný čin zanedbání povinné výživy je nejčastějším trestným činem.

Takže poopravte si ty podklady, které vám k tomu připravili. Pan kolega Brázdil prostřednictvím pana předsedajícího. Paní ministryně zmínila ty jiné možnosti.

Pan poslanec Ondřej Veselý s faktickou poznámkou.

To znamená, že když vznikne ten případ, že ta maminka si neví rady a neví, kam se obrátit, abychom v rámci státu měli takové kanceláře, kam se ta maminka bude moci obrátit, a možná že bychom zamezili tomu, že bude 24 tisíc maminek, ale bude jich třeba jenom 10 tisíc, nebo 5 tisíc, možná že jich bude jenom 500.

Dneska to je něco navíc, něco, co je špatně. Dneska hledáme ty otce, někteří to zneužívají, že vlastně je neudají, aby mohli dostávat větší podpory atd., atd.

Děkuji.

Ale bohužel u těch řidičáků ty nelze pozastavit lidem, kteří se tím řidičákem živí, popřípadě prokážou, že s tím jezdí do práce, a jinak to nejde udělat.

Pro někoho to může být ten zákaz vstupu na kulturně společenskou nebo jinou akci, to znamená na ten stadion, že tam nepůjde.

My jsme připraveni o něm jednat a v rámci druhého čtení to určitě vyřešíme.